Děkuji, pane předsedající.

Je samozřejmě nesmysl dělat jenom analýzy a situaci neřešit, to by nám určitě nezlepšilo situaci.

My jsme se připravovali na tu situaci, proto jsme ten zákon do Poslanecké sněmovny dávali, a to jsme teď udělali.

Na vládě samozřejmě ten problém pravidelně řešíme, na příští vládu ponesu několik léků, kde budu chtít speciální schválení.

Je potřeba si říct, že ta situace je problém v celé Evropě.

Ale budou k dispozici.

Já jsem si jistý, že tu situaci se dobře daří zvládat.

Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím, k panu poslanci. Tím, že jsme oba dva zdravotníci, asi si uvědomíme ten kámen úrazu.

Druhá věc, co chci, aby v situacích, které jsou podobné jako tato, jsme mohli dělat to, co některé ostatní státy, a s některými z vás jsem o tom diskutoval napříč politickým spektrem, abychom mohli zabránit skupování a pak obchodování na internetu. Ne proto, že by mně vadilo podnikání, ale protože je to neetické, nemorální, a hlavně extrémně riskantní.

Nicméně nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem, toto jsou legislativní změny, které jsou nachystané, a kroky, které teď děláme.

Děkuji, děkuji za slovo.

Má interpelace směřuje k informacím o výsledcích činnosti pracovní skupiny, která měla snad být na bázi koalice ustavena k tomu, aby se zabývala snižováním počtu lidí ve výkonu trestu odnětí svobody v České republice. Já už jsem o tom tady jednou tento týden mluvil. Tuhle aktivitu kvituji, protože jsme jako Česká republika na tom v tomhle ohledu poměrně špatně.

Neptal bych se na to, kdyby se tahle skupina spojila s orgány, které fungují v rámci Poslanecké sněmovny, jako je podvýbor pro vězeňství, respektive podvýbor, který se zabývá začleňováním lidí po výkonu trestu.

To je za mě v tuto chvíli všechno. Děkuji za pozornost a za odpověď pana ministra.